Ale ve školách jsou také děti a školy je nejenom vzdělávají, ale mají také vychovávat.

A i děti by měly vědět, že mají nějaké povinnosti, že je nutné, aby byly vedeny k odpovědnosti a k plnění povinností jak osobních, pracovních, ale i občanských. A to je právě druhá část novely školského zákona. Chtěla bych vás, ctěná Sněmovno, poprosit, abyste souhlasili s tím, aby první čtení této novely školského zákona mohlo proběhnout zítra jako pátý odpolední bod, čili pátý bod odpoledního jednání v rámci prvních čtení.

To je náhradní varianta. Děkuji za pozornost. Hezké dobré odpoledne, milé kolegyně, poslankyně, milí kolegové poslanci. Děkuji a nyní s přednostním právem pan předseda Poslanecké sněmovny Jan Hamáček. Prosím, pane předsedo, máte slovo. Děkuji, pane místopředsedo. Já budu velmi stručný.

Děkuji. Dalším řádně přihlášeným je pan poslanec Václav Zemek. Prosím, pane poslanče. Děkuji za slovo. Krásné odpoledne. Jedná se o obchodování s vojenským materiálem. Děkuji za pozornost. Vyřadit. Děkuji. Dalším přihlášeným je paní poslankyně Věra Kovářová. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte mi, abych na pořad schůze navrhla zařazení bodu pod názvem Potíže v čerpání evropských peněz na rozšíření vysokorychlostního internetu, a to na čtvrtek 6. 4. jako čtvrtý bod po pevně zařazených, tedy myslím tím celkově. Proč považuji toto téma za důležité, je možná zbytečné vysvětlovat, ale raději to zopakuji. Jde o 14 mld. korun, které na rozšíření vysokorychlostního internetu můžeme použít. To se dosud nedaří. Ze strany této vlády zazněla celá řada termínů, které se neplnily. Poslední příslib zněl, že výzva bude vypsána do konce letošního března.

Na tento problém spočívající v tom, že v každé vymezené oblasti může získat dotaci jen jeden poskytovatel, což by nahrávalo velkým firmám na úkor těch menších, lokálních, už mimochodem upozornily Hospodářské noviny a iDNES.cz , které dále varují před reálnou hrozbou nevyčerpání prostředků na rozvoj internetu, a tím koneckonců také na rozvoj venkova.

S nimi se tedy nepočítá? Nebo bude snaha o jejich přeprogramování? Myslím, že vzhledem k tomu, co se ohledně čerpání evropských peněz na rychlý internet děje, nemůžeme předstírat, že ty potíže nevidíme. Vážené kolegyně, vážení kolegové, tomuto tématu se věnuji dlouhodobě, v řadě interpelací jsem na potíže upozornila pana premiéra Sobotku. Ten se pozornosti věnované této výzvě divil a já doufám, že teď už se nediví, že teď už i on ví, že čerpání neprobíhá hladce. Interpelovala jsem také ministra Mládka a obrátila jsem se i na paní ministryni Šlechtovou. S jistotou mohu říci, že interpelace nestačí. Jde o problém, kterému musíme věnovat přímo vlastní bod, v rámci kterého o něm bude Sněmovna moci diskutovat s panem premiérem, s panem ministrem průmyslu a obchodu a paní ministryní pro místní rozvoj a vyvodí důsledky. Ano, domnívám se, že je nezbytné tuto debatu uzavřít přijetím usnesení, ve kterém dá Poslanecká sněmovna vládě jasně najevo, že je nespokojená se způsobem, jakým se evropské peníze na rozšíření vysokorychlostního internetu čerpají. To ale trochu předbíhám. Prvním krokem je samozřejmě zařazení bodu na pořad schůze, o které vás tímto žádám. Opakuji, jde o 14 mld. korun z evropských fondů, jejichž využití v tomto případě je podle mého přesvědčení smysluplné a které bychom si opravdu neměli nechat utéct mezi prsty. Děkuji za pozornost. Děkuji paní poslankyni Kovářové. Pan poslanec Jan Skopeček je dalším řádně přihlášeným k programu schůze. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji pěkně za slovo.